Prosím, aby předložený návrh uvedl za navrhovatele pan poslanec Milan Hnilička. Prosím, pane poslanče, máte slovo. Děkuji za slovo.

Ačkoliv existovali odpůrci a kritici námi předloženého záměru, novela zákona prvním čtením prošla.

Hovořil jsem také o tom, že po prvním čtení budeme vést dále diskusi o návrhu novely zákona a že všechny podněty, které budou znamenat vylepšení novely zákona, akceptujeme a zapracujeme. Zapracovali jsme důležitá doporučení, která vzešla z vlády. Zrušili jsme navrhovaný dozorový orgán, vyměnili jej za národní sportovní radu a upravili jsme role předsedy a místopředsedů agentury a specifikovali jsme přechodná ustanovení potřebná pro optimální přechod jak činností z rezortu školství, tak i funkčních míst spojených s jejich postupnou delimitací. Po dalších konzultacích s odbornou sportovní veřejností a zástupci ministerstev, která mají v gesci oblast sportu, jsme se společně rozhodli připravit komplexní pozměňovací návrh k novele zákona o podpoře sportu, který tato doporučení reflektuje. Zlepšuje tak původní návrh novely, přičemž konkretizuje některé důležité kroky včetně přechodných ustanovení.

Klíčové změny nutné ke zlepšení fungování rejstříku se rovněž promítly do úprav související s komplexní novelou, která tak bezprostředně reaguje na potřeby Ministerstva školství a praktické zkušenosti s rejstříkem a jeho nastavování. Tady vidím jako důležité zmínit, že rejstřík je stále předmětem potřebných úprav a doplnění. Plně v souladu s legislativním procesem tak byl tento komplexní pozměňovací návrh předložen, projednán a schválen na podvýboru pro sport, rovněž také na školském výboru, výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj a také na výboru pro veřejnou správu. I při těchto jednáních bylo možné zapracovat některá stanoviska a doporučení, která při projednávání vzešla od různých poslanců napříč celým politickým spektrem.

Do druhého čtení je tak předkládán materiál, který v podobě komplexního pozměňovacího návrhu novely zákona v původní novele zákona o podpoře sportu zásadním způsobem reaguje na požadavky, které vyplývají z celého osloveného odborného spektra, které se věnuje podpoře sportu a které rovněž tuto podporu sportu realizuje.

Návrh jsme v prvním čtení přikázali k projednání výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj jako garančnímu výboru a dále výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu. Nyní prosím, aby se slova ujal zpravodaj výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj pan poslanec Stanislav Juránek a informoval nás o projednání návrhu ve výboru.